Jako dalšího přihlášeného s faktickou poznámkou zde mám pana poslance Opálku.

Děkuji vám. A nyní poprosím pana poslance o jeho faktickou poznámku. Děkuji, pane místopředsedo.

A druhá poznámka je praktická. Víte, finanční gramotnost je samozřejmě důležitá a zavádí se i na školách, a dokonce jsme za ni utratili nemálo finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.

Děkuji vám, pane poslanče. A nyní již eviduji řádně přihlášeného pana poslance Václava Votavu. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já budu hlasovat pro zamítnutí, tak jako jsem hlasoval na rozpočtovém výboru, a předpokládám, že tak bude hlasovat i sociální demokracie, tak jako členové rozpočtového výboru za sociální demokracii hlasovali i na rozpočtovém výboru.

Ale otevřeli jste téma, které určitě je třeba řešit, to nikdo nepopírá.

Naopak si myslím, že je třeba s těmito praktikami bojovat.

A neříkám to jenom já, nebo nepřesvědčil jsem se jenom já, přesvědčili se o tom i poslanci, kteří tam byli. Znovu tedy opakuji: Chceme bojovat s lichvou, chceme bojovat s nebankovními poskytovateli, těmi, kteří opravdu provádějí takové ty predátorské nájezdy na lidi, zneužívají jejich postavení, zneužívají jejich situace, a chceme bojovat s lichvou.